Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo.

Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně už tady žádná není, tak vážení páni poslanci.

Na druhé straně existuje velká spousta, nebo ne velká spousta, ale existují informační kanály přes internet nebo mobilní internet Českých drah, které o těchto věcech informují poměrně dobře. To, co se stalo 10. května, je fakt, že hned někdy ráno byl, ne, omlouvám se, po třetí hodině odpoledne spadla trolej na hlavní trati před Pardubicemi a bohužel oprava trvala až téměř do osmé hodiny večer. Takto velká výluka prostě v této hlavní páteřní trati způsobila dost velký problém, protože tam jezdí vlaky v taktu deseti minut a rychle informovat všechny cestující bylo složité.

Je to věc, která nemá jednoduché řešení a bude se muset dále řešit. Já vám děkuji, pane ministře.

Náklady činí zhruba 350 tisíc korun měsíčně.

Komise skončila, nic se nestalo, Ministerstvo zemědělství podle mých informací v téhle věci příliš nekoná. Ale stalo se to, co jsem předvídal, že zkrátka přijde takováto situace, která může zcela ochromit malé město nebo malou obec v okamžiku, kdy je v zájmu zvířat takovéto opatření udělat. Tak se chci zeptat ministra, kdy pomůže městu Votice s krytím těchto nákladů. Protože tam není žádné, jestli o tom ví nebo podobně, myslím si, že o tom musí vědět. Kdy pomůže, jak pomůže. Jestliže umíme dát desítky, možná stovky milionů korun na opravy kapliček, musíme být schopni pomoct městu řešit takovouto situaci. A to ad jedna.

Děkuji. Vaše interpelace byla poslední pro dnešní den.

Všem vám děkuji a přeji vám příjemný zbytek odpoledne a večera.